Já nevím, jestli tady chcete některé pozměňováky schválit, co se týká té nápravy majetkové, já bych ji jako první přivítal, tak vás upozorňuji, že skutečně hrozí riziko, že ti lidé se budou, a zřejmě úspěšně, bránit u soudů, možná u arbitráží.

Bohužel, měl to někdo řešit dávno, měl to řešit teď.

Děkuji. Pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, pane předsedající, vážení ministři, vážení kolegové, kolegyně. Souhlasím s tím, co tady řekl pan kolega Gabal. Nejsme ve válce.

Jde o celkovou logistiku kolektivní obrany v případě nutnosti. Takže o ta letiště skutečně přijít nechceme. A ujišťuji vás, kolegyně a kolegové, že ve výboru pro obranu téhle věci budeme věnovat skutečně velmi výraznou pozornost. Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kudela. Ne, to bylo opět škrábání na tlačítku. Omlouvám se. Prosím, pan poslanec Klaška. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Na hospodářském výboru jsme skutečně byli svědky poměrně zajímavé a bezprecedentní situace nedohody dvou ministerstev. Pokud se oba páni ministři dohodli, tak my tomu určitě budeme rádi. K dohodě zatím nedošlo, takže pokud máme tuto záležitost odsunout dál a přijmout pouze nezbytné harmonizační záležitosti, eventuálně nekonfliktní, tak bych také požadoval doprovodné usnesení, ovšem s jasně stanoveným nepříliš dlouhým časem, kdy nám, ještě této Sněmovně, bude předložena nová novela, která vyřeší všechny pokud možno problémy, které v tom resortu zatím jsou. A na nich zatím shoda nepanuje.

Bez toho si myslím, že se nebudeme moci pohnout dál. Děkuji panu poslanci Klaškovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom velice stručně. Dovolte mi, abych vás seznámil s potřebou, s kterou jsem byl osloven Ministerstvem dopravy a jejich legislativním odborem. Naším legislativním procesem, tak jak prochází tisk 747, byly úspěšně zmařeny dva termíny účinnosti tohoto zákona, takže si dovolím v podrobné rozpravě, a do té se hlásím, načíst legislativně technický pozměňovací návrh, ke kterému se pak přihlásím. Mělo by to být o změně účinnosti tohoto zákona. Děkuji panu zpravodaji. Jestliže nikdo další se nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem ani u pana ministra, ani u pana zpravodaje. Pan ministr má zájem. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych zareagovat trošku na tu debatu. Důvod, proč to chceme zklidnit, nechat projít tuto novelu a vrátit se k tomu, je jednoduchý. Víte, tady se mluvilo o tom, co by to mohlo znamenat, ať ten jeden, nebo druhý návrh, nebo některé další pozměňovací návrhy. Ano, ony by mohly mít mnoho vlivu v tom, že by se v této zemi snížil počet letišť, protože na letištích, na kterých nejsou schopni se domluvit provozovatelé s minoritními vlastníky, tak tam by to pravděpodobně nebylo řešitelné kvůli penězům. Myslím si, že armáda by našla určitě zdroje, jak se s těmi minoritními vlastníky dohodnout. Myslím si, že to by ten zásadní problém nebyl. Já souhlasím za Ministerstvo dopravy s tím, aby bylo doprovodné usnesení a abychom hledali cestu, jak celý problém vyřešit, protože to jeho odsunutí není řešení. Ale když budeme ve stávajícím stavu, tak si myslím, že nezhoršíme určitě obranyschopnost této země a že to těch pár měsíců na definitivní řešení vydrží. Děkuji. Pan poslanec Klučka není přítomen, nevidím ho. Ještě než přejdeme k podrobné rozpravě, tak tady mám omluvenky. Dnes od 18 hodin se omlouvá z důvodu pracovních povinností pan předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Zdůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě a je také uvedeno ve výše uvedených dokumentech. Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji panu poslanci Valentovi. Pan poslanec Klaška je zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Pardon, ještě pan zpravodaj. Děkuji za slovo podruhé, tentokrát v podrobné rozpravě.

Děkuji. A pan zpravodaj. Děkuji za slovo.